Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové, jenom dovolte, abych v úplně první větě shrnula, že v diskusi vystoupilo 27 řádných přihlášek a 40 technických, a to někteří kolegové opakovaně. To první je rozpočtového výboru, které jsem tady celé načítala při svém prvním vystoupení. Pak přišel návrh usnesení od pana kolegy Kalouska, který ho tady také zdůvodnil, a tím posledním návrhem usnesení je návrh usnesení pana kolegy Klause.

Pokud nebude přijato, návrh usnesení pana kolegy Klause, pokud nebude přijato, tak budeme hlasovat o usnesení, které navrhuje rozpočtový výbor. Toto je můj návrh procedury hlasování.

Ano, děkuji.